Děkuji. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, páni senátoři. Já se pokusím to svoje relativně krátké vystoupení rozdělit na dvě části.

A zapamatoval jsem si z něho jednu věc, že vlastně, a je to ve stenu, ověřoval jsem si to, že vlastně účelem žaloby, ústavní žaloby na prezidenta republiky je ochránit sociální demokracii. To je zajímavé zjištění. To je poprvé, co to zaznělo.

Nicméně, kolegyně, kolegové, měli bychom si na začátku naší debaty říct, co je vlastně cílem ústavní žaloby na prezidenta republiky.

O čem tedy bude dnes Sněmovna rozhodovat? O tom, jestli máme rádi prezidenta Miloše Zemana?

My máme rozhodovat o tom, jestli prezident porušil Ústavu tak hrubým způsobem, že je to na úrovni velezrady, kolegyně, kolegové. Dneska ráno jsem se do Ústavy díval.